Ano, Ministerstvo zdravotnictví mělo řadu připomínek. Garantuji, že všechny byly řádně vypořádány.

Já, vzhledem k tomu, že pan premiér Babiš byl vynikající personalista a pan ministr Vojtěch taky, tak jsem se rozhodl nepokračovat v tomto a nemám zdravotnického náměstka, jednoho náměstka jsem snížil. Děkuji. A poprosím pana ministra Stanjuru s faktickou.

Já jsem to s nikým neprojednal, to je pravda. A když vám sdělili důvody, tak myslím, že pochopíte.

Jeden milion korun. Odpovězte si, kolik jsou náklady na jednoho zaměstnance ve státní správě při průměrném platu, odvodech, potřebuje výpočetní techniku, nějakou kancelář, kde se vytápí.

Ano, s nikým jsem o tom nemluvil, těch bodů je hodně, tudíž jsem tento detail s nikým neprojednal, ale věřím, že nikdo nebude navrhovat, abychom tu daň s celostátním výnosem jeden milion korun zachovali, protože na tom stát prodělal. To nemůže dělat jeden člověk, který jenom jezdil a kontroloval rybníky.

Takže reálná hodnota té známky vzrostla...